Děkuji panu poslanci Vladimíru Koníčkovi. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já bych hned zareagoval na slova pana poslance Koníčka. Když jsem se před rokem tímto začal zabývat, nebo vlastně už delší dobu, ten čas letí, tak jsem se dostal k informacím, nebo dostaly se mi dokumenty, kde více majetků bylo zahrnuto do toho zákona pouze na základě čestného prohlášení. Nejedná se o tento jeden jediný případ, ale to nástupnictví vzniklo na základě více čestných prohlášení. Pane premiére, nezlobte se na mě, prostřednictvím pana předsedajícího samozřejmě, ale vy jste tady neuváděl pravdivé informace, ale dokonce jste si ve vašem vystoupení sám protiřečil.

Tím si sám protiřečíte.

My přece říkáme, že chceme posunout tu lhůtu pro vydávání, aby naopak všechny ty případy mohly být posouzeny bez spěchu, bez časové tísně, bez chyb.

Ten termín jsem navrhoval já, prodloužit do konce roku.

Dneska víme, že jsme v rozporu se zněním toho zákona, že ta lhůta vypršela skoro před rokem, a na to jsem nedostal od vás odpověď. Stejně jako tradičně jsem od vás nedostal odpověď na to, zda stanovisko Českého statistického úřadu, který jasně říká, a říkají to tady i kolegové z poslaneckého klubu KSČM, že řada toho majetku je nadhodnocena, tak jak vy jste to v minulém volebním období správně kritizovali. Já se vás tedy znovu, opětovně ptám, jestli to hodláte akceptovat, anebo jestli velmi jednoduše se tím můžeme začít zabývat tím, že sněmovní tisk číslo 144 se konečně dostane na pořad schůze Sněmovny do druhého čtení a budeme k tomu eventuálně něco moci si říct, vysvětlit, eventuálně přijmout pozměňovací návrhy třeba takové povahy, které by řešily to, že dojde ne úmyslně, ale prostou chybou k vydání toho, co se vydávat nemělo.

Není v žádném případě pravda, že my tlačíme na rychlost vydávání. Opakuji, není to pravda.

Děkuji. To byl poslední přihlášený do rozpravy.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Podobně jako kolega Karel Fiedler se ohradil proti jistému tvrzení premiéra, musím se ohradit i já.

Tak já samozřejmě bych to prvenství rád přijal, ale opravdu to patří sociální demokracii a jsem zvědavý, jak se s touto iniciativou nakonec popasuje zde ve Sněmovně. Vzhledem k tomu, co tady přednesl premiér Sobotka, co tady v rozpravě zaznělo, musím bohužel vyslovit nesouhlasné stanovisko a vy hlasováním rozhodnete, kam věc bude pokračovat. Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

To jsem zahájil a ptám se, kdo je pro vyslovení nesouhlasu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Tím interpelace k tisku 486 končí. Máme před sebou tři minuty, kdy ještě můžeme projednávat písemné interpelace, a já tedy zahájím interpelaci pana poslance Rostislava Vyzuly, který interpeloval ministra školství Marcela Chládka, který odpověděl na interpelaci ve věci povinné školní docházky cizinců. Paní ministryně Valachová tady není.

Dobrý den. Děkuji, pane předsedající.

Kdo je pro přerušení projednávání této interpelace. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám. Interpelace byla přerušena a budeme se jí zabývat v příštím jednacím dnu ve čtvrtek, kdy bude znovu zařazen tento bod pro interpelace, které byly odmítnuty.